Prosím. Protože tento návrh nemusí získat vaši podporu, tak jsme přišli s tím druhým návrhem, o kterém mluvil pan ministr, a to je řekněme kompromisní návrh omezení investičních pobídek pouze pro malé a střední podniky. Já bych to doplnil. A když se podíváme na posledních pět let, tak pouze 6 % z celkového objemu podpory investičních pobídek, pouhých 6 % získaly malé a střední podniky. Za celou dobu fungování investičních pobídek tak bylo podpořeno pouze necelých 10 % malých a středních podniků. Tak je vidět, že tento nástroj je skutečně zaměřen pouze na podporu těch velkých.

Když to shrnu, tak pro mě je to skutečně jenom snaha o udržení tohoto dotačního titulu za každou cenu navzdory ekonomickým pochybnostem a nevyhodnocením ekonomických dopadů. Bude to stát daňové poplatníky tři miliardy korun ročně. A na závěr mi dovolte, abych k jednomu svému pozměňovacímu návrhu načetl legislativně technickou úpravu. Je to úprava bodu C2, která zní: bod C2 zní, novelizační bod 16 zní v § 3 odst. 1 větě první se za slovo osoba vkládá čárka a slova, která je malým nebo středním podnikem. Děkuji za pozornost. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Jan Skopeček a připraví se s přednostním právem pan ministr.

Já to považuji za správný krok.

Investiční pobídky se staly v České republice penězovodem od malých a středních podniků, které na ně nedosáhnou a musejí platit daně, tak se staly penězovodem pro ty nejbohatší světové korporace, které mají často větší obrat, než je státní rozpočet České republiky, a přesto dostávají na úkor malých a středních podnikatelů finanční i jinou podporu. Investiční pobídky komplikují našim podnikatelům život, vysávají už tak nedostatek pracovní síly. Jak má v uvozovkách náš malý a střední podnikatel konkurovat a získat zaměstnance, když tu máme obří velkou korporaci, která na jeho zaměstnání ještě dostane z jeho peněz dotaci.

My často diskutujeme o tom, jaký je problém odlivu dividend z české ekonomiky do zahraničí v řádu stovek miliard korun. Pokud chceme tento problém alespoň začít řešit, tak musíme podporovat i naše malé a střední podnikatele, aby se z nich jednou staly ty bohaté korporace, které budou podnikat na světových trzích a z nich budou získávat dividendy pro českou ekonomiku. Snažme se změnit strukturu české ekonomiky tak, aby se páteří naší ekonomiky stali malí a drobní podnikatelé, ze kterých se jednou stanou možná i ty bohaté velké korporace, a nepomáhejme zahraničním bohatým korporacím na úkor našich podnikatelů. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Nebyl zde zaveden těmito vládami. A dodnes zde takhle funguje. A právě proto to chceme změnit, právě proto chceme zastavit ty toky a právě proto se chceme zaměřit pouze na vysoce omezenou skupinu podnikatelů, kteří by měli šanci na to dosáhnout, a to na tu, která podporuje výzkum, vývoj a inovace, protože o tom celá ta diskuse je. Všichni velmi rádi diskutují o tom, jak podporovat náš výzkum.

Bez toho to prostě nejde.

Bohužel ne vždycky toto stačí, protože když se podíváme potom na strukturu těch, kteří zdroje do inovací dávají, tak je tam velmi často celá řada velkých firem, nadnárodních firem, a my je prostě musíme nějakým přiměřeným způsobem zamotivovat. Čili je to naopak podpora toho, abychom dosáhli vyšší přidané hodnoty právě přes výzkum a vývoj.